Před bohem i před velkými zaměstnavateli si myslím, že se to týká i malých zaměstnavatelů. To je první poznámka. Druhá poznámka je, že my schvalujeme něco, s čím se bude počítat až v době, když něco takového nastane, to znamená nejenom povodně, nejenom věci, které jsou katastrofální, ale samozřejmě i krize.

Já si myslím, že to je smysluplné a že to je nejenom pro ty velké, ale i pro ty malé, kteří doplňují ty velké ve své sféře. S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.

On řekl použít. Všichni víme, že dominantně se bude jednat o sloveso zneužít. Prosím s faktickou pana poslance Komárka. Prosím, máte slovo.

Protože je zatím poměrně mladý, myslím, že k tomu má ještě šanci po konci politické kariéry a tento konec bude brzký.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Neví o té problematice vůbec nic, nerozumí fungování tržní ekonomiky, živil se tím, že sepisoval byť v nějaké fázi celkem čitelné bláboly. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající. Na margo toho, co tady bylo řečeno, že by mohla přijít nějaká krize apod., jak tady říkal pan zpravodaj. Přece na to máme jiné nástroje. Vláda vyhlásí mimořádný stav a v tu chvíli je možné ze státního rozpočtu a z krajských rozpočtů a z obecních rozpočtů vyčlenit mimořádné peníze na zaplacení mimořádných událostí. Česká republika na takovéto věci je poměrně dobře připravena už dnes. Ale to, co navrhujete jako možnost využít, že v nějaké firmě je momentálně krize, tudíž žádám vládu o to, aby mi přispěla z peněz daňových poplatníků na mé mzdy, to otevíráte Pandořinu skříňku, která jenom volá po zneužívání. Po něčem, co bude složité rozhodovat, až bude úředník rozhodovat, jestli nějakému žadateli dodá 30, 40 nebo 20 % mezd, které v té firmě jsou. Kdo posoudí, že tam opravdu došlo objektivně k nějakým podmínkám? Úředník? Vláda? Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Svobodu.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji.

A my tady přijímáme zákony, že ti, kteří skutečně makají, to znamená ti malí podnikatelé, kteří musí makat, aby jejich firma vůbec existovala, kteří si toho váží, kteří za svoji největší prioritu považují svobodu, že nejsou na nikom závislí než na tom, že makají, tak my jim to makání ztěžujeme. Já bych byl velmi rád, kdybychom někdy přijímali zákony, které by bránily takovémuto makání v Poslanecké sněmovně. Děkuji. S přednostním právem paní ministryně Marksová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

Takže proto to podporuji. Děkuji. Poprosím s faktickou pana poslance Bendla, po něm se připraví paní poslankyně Fischerová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. A mohla byste mi tedy, paní ministryně, říci, nebo nám, nebo veřejnosti, kdo to bude posuzovat? Jestli to budete vy jako ministryně, nebo které úředníky na něco takového použijete? Kdo bude posuzovat míru zavinění?

Poprosím s faktickou poznámkou paní poslankyni Fischerovou, připraví se pan poslanec Laudát.

Přiznám se, že jsem chtěla v podstatě původně tu novelu zákona o zaměstnanosti podpořit.

A to, co jsme už udělali v minulém období, byla to iniciativa Občanské demokratické strany, byla novela v zákoníku práce, kde je možné řetězení smluv.

Takže vidím, že toto určitě, bohužel, nemohu podpořit.

Jestliže je některá věc zásadně důležitá, tak přece bude ve vládním návrhu a v původním znění. Tady najednou přistál pozměňovací návrh u takové zásadní věci, podle toho ten pozměňovák také vypadá. Prosím vás, už to zastavte, nebo to tady nikdo nedá po vás dohromady. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Kdyby to byla taková priorita vlády, jak říká například paní ministryně, tak ten návrh byl ve vládním návrhu.

Myslím si, že takové věci se nemají dělat, takové zásadní věci se nemají dělat formou pozměňujících návrhů. Ne že by na to neměl kterýkoli poslanec, i pan předseda sociálního výboru, právo, to bezesporu má. Ale to není jednoduchá parametrická změna vládního návrhu zákona, který prochází nějakým standardním připomínkovým řízením. To je poměrně zásadní zásah, jehož důsledky se projeví někdy možná za čtyři, za pět, za šest let, podle toho, jak rychle bude pokračovat ekonomický cyklus. A to, že zase jednou někdy přijde stagnace či recese, je přece úplně jasné. Všichni chceme, aby to bylo co nejpozději, ale v těchto týdnech, měsících a letech to opravdu nepotřebujeme.